Poté bychom případně projednávali body z bloku Druhé čtení zákony. Po bodu 171 bychom projednávali body dle schváleného pořadu schůze, což jsou body z bloku Druhé čtení zákony. Nyní se ptám, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu schůze?

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Na základě dohody předsedů klubů si dovolím požádat o změnu v programu dnešní schůze, a sice za bod 102, sněmovní tisk 255, to je ta poslední smlouva v druhém čtení, zařadit bod číslo 34, sněmovní tisk 287, vládní návrh zákona o právu na digitální služby.

Ano, děkuji. Jenom se ujistím, že tedy nově to číslo bodu 33, sněmovní tisk 287, chcete zařadit za bod 102, sněmovní tisk 255.

Má ještě někdo nějaký návrh ke změně schváleného pořadu? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Máme tady zájem o kontrolu hlasování.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Všechny vás na žádost odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili opět svými identifikačními kartami.

Počkáme, až se počet přihlášených ustálí.

Kdo je proti?